Irové mají dokonce čtyři takovéto sazby. Neodporuje to tedy žádné unijní směrnici. Také ten argument, že se zvýší administrativní náročnost uplatňování této sazby a otevře se zde určitý prostor pro daňové úniky.

Naopak a znovu to zdůrazňuji, znovu to opakuji zavádí druhou sníženou sazbu na léky, knihy, nezbytně nutnou dětskou výživu. Je to tedy opatření, které by se mělo a já věřím, že se také projeví v rozpočtech rodin s dětmi, v peněženkách našich seniorů, v peněženkách našich občanů, a to výrazně, jak již jsem také řekl, za současného zrušení poplatku u lékaře, poplatků za recept v lékárnách, ale i po zvýšení slevy na dani z příjmu na druhé a třetí dítě u pracujících rodičů, či vrácení slevy našim pracujícím důchodcům. Děkuji za pozornost. Ještě než vystoupí pan poslanec Stanjura, je zde faktická poznámka pana poslance Okamury, kterému dám dvě minuty. Jenom rychle. Tím pádem sleva by byla přibližně o desetikorunu. Takže promiňte, ale mně u pana předsedy rozpočtového výboru překvapuje, že si plete celkovou cenu se slevou. To je jedna možnost. Nebo druhá možnost je, že ani nevíte, kolik stojí základní balení Sunaru.

Další faktická poznámka, paní poslankyně Hnyková.

Dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové. Pane poslanče Votavo prostřednictvím pana předsedajícího, poslanci hnutí Úsvit vědí, co znamená pro obyčejné lidi každý přínos do jejich rozpočtu. Fakticky pan poslanec Votava. Nechci to zdržovat, děkuji.

Slovo s přednostním právem má pan poslanec Stanjura.

Já s tím souhlasím.

To je prostě fakt, který toto...

U zvýšení o další jedno procento se mluvilo o dalších dvou miliardách.

Hlavním důvodem, který jsme udávali, bylo zavedení a spuštění druhého pilíře. Tehdejší vláda a tehdejší opozice se dohadovaly, jaký to bude mít dopad do státního rozpočtu zavedení druhého pilíře. Vláda odhadovala zhruba šest miliard, ČSSD a odbory přes dvacet miliard ročně, to znamená výpadek příjmů zejména na kapitole sociálního pojištění. Dneska už se nemusíme dohadovat, máme reálná čísla. Dopad za rok 2013 byl necelou jednu miliardu. Ani ne šest, ani ne dvacet.

A hlavně nám říkali i když zvýšíte tu sazbu, víc se nevybere. Zase nás čísla rozsoudila.